Je hlavním mezivládním dialogem o migraci mezi zeměmi Evropské unie a zeměmi západní, střední a části severní Afriky a jednalo se již o páté setkání. Vznikl na popud Francie a Španělska v reakci na zvýšenou nelegální migraci v roce 2006. Konference jsem se zúčastnil především proto, že přes tuto část Afriky v loňském roce přišlo do Evropy 85 % nelegálních migrantů a věc je potřeba urgentně řešit. Konference přijala politickou deklaraci a akční plán spolupráce pro následující období. Dokumenty se proto fyzicky nepodepisují. A ještě jednou chci zdůraznit, jsou právně nezávazné a pro některé, tak jak v poslední době se to objevuje i na tom nápisu k podpisu protokolu opravdu žádný protokol, žádná deklarace nebyla mnou podepsána. Přijímání obdobných druhů dokumentů odpovídá praxi mezivládních jednání tohoto typu i v dalších oblastech. Pro Českou republiku z nich tedy nevyplývají žádné nové povinnosti ani závazky. Nebudeme muset žádným způsobem měnit legislativu ani dosavadní zavedenou praxi. Diskuse a její závěry nijak neřešily legalizaci nelegální migrace, ani podporu masové migrace z Afriky do Evropy, ani žádné právo na imigraci. Odkaz v tom dokumentu na legální migraci a mobilitu je tedy pouze potvrzením možnosti spolupráce v této oblasti, nikoliv povinností. Z textu k legální migraci pouze kopíruje texty deklarace k tomuto tématu již z minulosti.

Kompletní deklarace a její přesné znění v českém jazyce je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra. Zejména předsedu jednoho důležitého výboru prosím o klid. Způsob a proces přijetí legálních migrantů tedy i nadále podléhá výhradnímu a suverénnímu rozhodnutí České republiky, kdy osoba musí v souladu se zákonem o pobytu cizinců splnit veškeré potřebné náležitosti. Jedná se o Lisabonskou smlouvu. Tedy pouze na České republice a orgánech České republiky záleží, kdy a koho do České republiky přijmeme. A tento princip chci ještě více podpořit i novou legislativou.

Má účast a aktivní zapojení České republiky v tomto regionu vycházely z dlouhodobě prosazované české pozice opřené o řadu schválených rámcových pozic a mandátů, např. rámcová pozice v evropské migrační agendě a sdělení Komise k vnitřnímu a vnějšímu rozměru migrace schválená evropským výborem dne 15. února letošního roku. Tyto pozice jsou pravidelně diskutovány nejenom na vládě, ale i v rámci příslušných výborů Poslanecké sněmovny, tedy i výboru pro evropské záležitosti. Na všech těchto úrovních vždy panovala obecná shoda, že k řešení migrační otázky je potřeba klást důraz na prevenci nelegální migrace již mimo Evropskou unii. Toho ovšem nelze dosáhnout bez jednání s třetími zeměmi a prosazování našich hlavních priorit, které jsou pro Českou republiku jasné a neměnné boj proti nelegální migraci, pašeráckým sítím, stabilizace migrantů co nejblíže místu jejich domovské země, posílení ochrany hranic či zefektivnění spolupráce na návratech. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane ministře. Já ještě teď přečtu omluvy.

A to jsou asi všechny omluvy, které zatím dorazily. Teď prosím řádné přihlášky. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Na druhou stranu bych chtěl kvitovat dnešní jednání výboru pro evropské záležitosti, kde až na některé výjimky jsme jednali konstruktivně a došli jsme k dobrému konsenzuálnímu usnesení. Jediné, co bych chtěl zmínit.

A je tedy pravda, musím uznat, že na webu Ministerstva vnitra je originál i překlad té deklarace a je tam tisková zpráva.

My ho jako Piráti podpoříme, až na ten poslední bod, na podmiňování té rozvojové spolupráce, protože se obávám, že to je šité příliš horkou jehlou. Takže tento bod nepodpoříme. Jinak to usnesení je naprosto v pořádku. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat prostřednictvím pana předsedajícího pana kolegy Kopřivy, jestli by tady byl ochoten a schopen opakovat svůj výrok z výboru pro evropské záležitosti. Prosím pana poslance Kopřivu. Pan poslanec Kopřiva... Děkuji, pane předsedající.